Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, z pozice zpravodaje doplním vystoupení paní ministryně.

Spíše se jedná o souhrn opatření, kterými se narovnávají disproporce v dávkové oblasti. Za důležité považuji zmínit zejména zvýšení pěstounských dávek, respektive diskuzi o zvýšení pěstounských dávek a státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Je také upravován zaopatřovací příspěvek pro mladé dospělé po skončení náhradní péče, a myslím si, že tady bude asi hodně plodná diskuse u toho bodu.

Návrh preferuje náhradní rodinnou péči zejména o děti se zdravotním znevýhodněním a sourozenecké skupiny. Podporuje svěřování ohrožených dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu jako alternativy k jeho umístění do institucionální péče. Návrh dále zamezuje umísťování nejmladších dětí do náhradní pobytové péče právě ze sociálních důvodů. Konečně návrh jako takový představuje zefektivnění některých postupů a procesů na základě poznatků praxe, za to jsem velmi rád. Technicky se jedná o novelizaci řady předpisů, které jsou spolu věcně propojeny.

Rád bych tady ale také zmínil, že tento návrh byl do připomínkového řízení vložen dne 20. 12. 2019. Měli jsme vlastně rok výročí o Vánocích. Spolu s tímto však byly vloženy další tři normy, a vzhledem k tomu, že přicházel čas vánoční, čas uzávěrek, si spousta těch dotčených organizací, které se mohou vyjadřovat, stěžovala na to, že mají málo času právě kvůli tomu, že to bylo podáno do připomínkového řízení právě v tomto období. Já samozřejmě nikoho neobviňuji, že to bylo záměrně, nebo ne. Jenom to tady chci říci.

Osobně chci také zmínit to, že je nutno se věnovat mimo výše zmíněné také takzvaným doprovázejícím organizacím, protože právě z terénu a konkrétně od konkrétních pěstounů máme zpětnou vazbu, že ne vždy tyto organizace vykonávají svou práci, jak mají. Ne vždy plní vše, co mají, a zde by bylo vhodné se nad tímto zamyslet. To je z mé strany vše. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Petr Dolínek. Připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, za prvé jsem ráda, že konečně máme v prvním čtení tento návrh.

Samozřejmě kritika, která by tady mohla zaznít, je, že je to málo komplexní novela a že by si to zasloužilo ještě daleko rozsáhlejší novely souvisejících právních předpisů. Na druhé straně ty nejkřiklavější nedostatky, a nebudu to opakovat a zdržovat, tady byly vyjmenovány, jak pokud jde o rušení kojeneckých ústavů, tak pokud jde o pěstounskou péči, tak hlavně ty děti ony jsou to pořád ještě děti, které z ústavních zařízení odcházejí potřebují podporu, a tady to jsme jim dlužni. A pokud bychom toto nesplnili, tak jsem nesplnili alespoň, řekněme, ten nejenom resort, ale vláda a vlastně i my jako potom Poslanecká sněmovna úkol, který jsme si dali na začátku volebního období: zlepšit péči o děti, které jsou ohrožené nebo které, samozřejmě nikoli svojí vlastní vinou, potřebují naši pomoc.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.